Ti sem za nimi následkem opatření vašeho ministerstva už více než rok nemohou přijet.

Paní náměstkyně ale uvádí celkový počet všech cizinců, kteří tu dlouhodobě žijí. Ví někdo na vašem ministerstvu, kolik z nich má někde ve třetích zemích nesezdaného partnera?

Za prvé máte nějaký odhad, kolik lidí by k nám mohlo přicestovat, kdyby padla zbylá cestovní omezení pro nesezdané partnery?